Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Bez obzira na vaš smiješak ja moram reagirati gospodine predsjedniče. Forma je vama savjet za budućnost. Taj savjet ćete mi dati kasnije a ne sada. Ne, ali javnost mora, [[Upadica predsjednik: Nećete mi davati savjete.]] javnost mora čuti zbog toga što je nemoguće pratiti o čemu se glasa na ovaj način zbog komocije vaših zastupnika koji u petak nisu bili ovdje, [[Upadica predsjednik: Kolega Maras.]] da ne moraju sjediti 10 sati i slušati amandman. Naši građani ne znaju o kojim smo amandman kako glasali.

Gospođe i gospodo zastupnici, prelazimo na glasovanje o Prijedlogu Državnog proračuna. Na temelju članka 91. Ustava RH za donošenje Državnog proračuna potrebna je većina svih zastupnika, 76. Dajem na glasovanje Prijedlog Državnog proračuna RH za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu. Molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova 79 za i 1 suzdržani i 45 glasova protiv donesen Državni proračuna RH za 2019. i Projekcija za 2020. i 2021. godinu. Sukladno članku 35. stavku 3. Zakona o proračunu sad prelazimo na glasovanje o odlukama o davanju suglasnosti i prijedlozima financijskih planova izvanproračunskih korisnika 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu. Podsjećam da smo amandmanima na prijedloge financijskih planova izvanproračunskih korisnika glasovali maloprije. Izvolite kolega Grmoja. Poštovani predsjedniče, ja mislim da je nedopustivo da niti jedan amandman opozicije ne bude prihvaćen, da od 64… Tražim stanku kluba da se konzultiramo oko skandaloznog ponašanja vladajućih, ne samo da ste odbili sve naše amandmane, nego u petak ovdje, pogledajte snimku, nikoga nije bilo u sabornici kada ste stavili raspravu o amandmanima a danas kako kažu i kolega Bulj i kolega Maras i kolega Pernar, građani uopće ne znaju o čemu smo mi ovdje danas glasali. Građani ne znaju da je kolega Babić glasao protiv spoja Imotskog na autocestu, građani ne znaju da je kolega Šipić glasao protiv O.Š. Pavla Vučkovića u Sinju, građani ne znaju da je kolega Miro Kovač, koji je izabran u toj izbornoj jedinici glasao protiv grada Knina, protiv bolnice u Kninu, protiv spoja na autocestu, građani ne znaju da je moj neretvanin Ivan Ćelić glasao protiv spoja Metkovića na autocestu, građani ne znaju da je kolega Bačić glasao protiv svih amandmana za Korčulu, građani ne znaju da su zastupnici iz Slavonije glasali protiv svih amandmana iz Slavonije, građani ne znaju da je kolega Škorić glasao protiv stadiona Poljud, protiv uređenja Zvonimirove ulice u Splitu gdje su velike gužve, građani to ne znaju predsjedavajući. I to je, građani će znati jer ćemo ih mi upozoriti da radite protiv njih i da ste odbili sve te amandmane. A što je najgore, to su obećanja koja ste vi davali u svojim predizbornim kampanjama. Evo kolega Bačić je otvarao tunel Ravča-Drvenik, je li tako, 2009? A sad je glasao protiv projektne dokumentacije uopće, znači koja uopće još nije napravljena nakon toliko godina. To je ono što vi radite. I zato ne želite da se uopće zna o čemu se ovdje glasa. Znači odbili ste ne naše amandmane nego ste odbili amandmane građana. I mi nećemo u ovome sudjelovati, znači nećemo, povlačimo se iz sabornice jer ovakvo ponašanje kada glasujete protiv onoga što ste sami obećavali je neprihvatljivo. Imamo povredu Poslovnika kolega Bulj. Kolega Grmoja je povrijedio Poslovnik članak 238. Kolega Grmoja, pa odakle vama pravo da vi tražite da narod zna kako su glasali njihovi saborski zastupnici. Pa Poslovnik je napravljen da narod ne zna kako su glasali njihovi zastupnici. Zašto bi oni znali da Petar Škorić nije glasao za obnovu Poljuda, uređenje?

Zašto bi oni to znali a na to se pozivaju? A predsjednik Sabora je demokratičan i neće to učiniti čak i u ovakvim situacijama kakva je vaša ali ću vam opomenu već dati. Ima još jedna povreda Poslovnika, kolega Šipić. Hvala gospodine predsjedniče. Zaista nije mi namjera ono kad vas čovjek proziva više puta onda to postane lakrdija i uvreda. Prema tome, zadnji put, … … [[Upadica se ne čuje.]] 238. gospodo draga kojega vi najviše zloupotrebljavate, 238., dakle, samo ću reći MOST-u sljedeće, gospodine Bulj, gospodine Grmoja, zaista nikada nećete biti beskorisni jer uvijek možete poslužiti kao loš primjer. Dobro, kolega Šipić i ovo je replika a ne povreda Poslovnika, pa vam dajem opomenu. Članak 238. svojim ponašanjem odstupa od općih pravila ponašanja u Saboru. I ja predlažem da uvedemo jednu nagradu za igrokaz u Hrvatskome saboru moj prijedlog pa da nagradimo kolegu Bulja i kolegu Grmoju. Kolega Kovač znadete što vas čeka.

Hvala vam lijepa.